Zvlášť pokrytecké mně to připadá v situaci, když to navrhuje poslanec, který hlasoval pro zdanění církevních náhrad církvím a Federaci židovských náboženských obcí.

V tomto případě to snad není ani okradení již jednou okradeného, ale okradení zavražděného. Tak od těchto kolegů je takováhle argumentace opravdu mimořádně pokrytecká. A nyní s přednostním právem pan předseda Stanjura. Děkuji za slovo.

Pan předseda Faltýnek na to zřejmě zapomněl. Takhle jsme se domluvili, na to jsme si podali ruku.

Současně chci podpořit návrh pana předsedy Kováčika k té senátní vratce. Pokusím se to ještě trošku šířeji zdůvodnit. Senát vždycky určuje senátory, kteří mají obhajovat postoj Senátu. Pan senátor Vilímec je ve stavu nemocných, bohužel. Protože se nám nepovedlo na minulé schůzi tento návrh zákona projednat, tak pan senátor Nytra se 4. července obrátil dopisem na pana předsedu Poslanecké sněmovny s žádostí, abychom ten bod projednali dneska. Je dnes přítomen a je připraven obhajovat názor Senátu.

Děkuji panu předsedovi Stanjurovi.

Dámy a pánové, dovolte mi, abych vám navrhl změnu pořadu této schůze, která je dle mého názoru velice nutná a také logická. Žádám vás tímto, abychom do programu 33. schůze zařadili ještě doposud neprojednané výroční zprávy o činnosti a hospodaření České televize, a to konkrétně na tento čtvrtek 11. července, a to hned jako první body po pevně zařazeném bodu odpovědi na písemné interpelace, tedy v 11 hodin.

Dámy a pánové, kolegyně, kolegové, poslanecký klub KSČM se odmítá účastnit jakýchkoli obstruujících či zdržujících sněmovních hrátek vedoucích k další destabilizaci tohoto veřejnoprávního média, které si aktuálně samo prochází významnou krizí objektivity a nestrannosti, a to zejména v oblasti zpravodajství a publicistiky, a také čelí mnohým podezřením z klientelismu, netransparentnosti a nehospodárnosti v nakládání se svým sedmimiliardovým rozpočtem. Proto vás všechny prosím, abychom zohlednili tento společensky nežádoucí stav a urychleně již přistoupili k projednání zmíněných bodů, ke kterému jsme povoláni příslušným zákonem.

A činila tak prý konkrétně moje osoba. Opak je ale pravdou.

To, že jsme měli na projednávání tohoto bodu jen tu zmíněnou čtvrthodinu, není skutečně mou chybou ani mou vinou. Dámy a pánové, osobně jsem také vždy podpořil jakékoliv návrhy z dílen všech sněmovních subjektů požadujících předřazení těchto zpráv a jejich pevné zařazení a urychlené projednání, což si ostatně můžete ověřit i v záznamech o hlasování. I proto vás nyní prosím o obdobný přístup k této závažné problematice. Pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, dovolte, abych za hnutí SPD řekl totéž. Že ani my nechceme obstruovat a nějak zdržovat projednání zpráv České televize, a to právě z důvodu, že podle našeho názoru je velmi důležité upozornit na hospodaření České televize, na některé věci, které se dějí v České televizi. A čím dřív si myslím, že to bude veřejnost vědět, tím dřív můžeme dojít k nějaké nápravě. I nám záleží na tom, aby Česká televize fungovala zvlášť po té ekonomické stránce tak, jak fungovat má. Takže i my budeme hlasovat pro zařazení těchto zpráv na program jednání Poslanecké sněmovny Parlamentu a samozřejmě se určitě zúčastníme diskuse, právě proto, abychom pomohli v České televizi něco napravit, zvlášť co se týče hospodaření. Děkuji. Nyní tedy pan poslanec Ivan Adamec. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych navrhl zařazení nového bodu, a to buď na dnešní jednání jako druhý bod, nebo na čtvrteční jednání, první bod po písemných interpelacích. Důvod, proč to tady před vámi přednáším, není, že bych tady chtěl nějakým způsobem znovu rozpoutávat diskusi o možném střetu zájmů pana premiéra. Tak to vůbec není. Ale pokud jsem správně zaregistroval, některá ministerstva, speciálně ministr zemědělství pozastavil čerpání těchto nenárokových dotací, dále i ředitel Státního zemědělského intervenčního fondu. A teď ve veřejných prostorách jsme zaslechli pana ministra průmyslu a obchodu, že on to nezastaví a že nemůže a že k tomu nemá důvod. Já si myslím, že takto by to fungovat nemělo, protože kdo máte zkušenosti s dotacemi z operačních programů, tak jakýkoliv náznak podezření čehokoliv vždy vedl k pozastavení vyplácení dotací. Nakonec Evropská komise se chová stejně. Také pozastavila vyplácení evropských dotací do vyšetření možného střetu zájmů pana premiéra. Myslím si, že není možné to nechat v tom duchu, aby případné platby stát sanoval z českého rozpočtu na úkor českých daňových poplatníků. Účelem tohoto návrhu bodu je zavázat Ministerstvo průmyslu a obchodu a případně jiná ministerstva, aby pozastavila vyplácení případných dotací a postupovala s péčí řádného hospodáře. První termín byl dnes jako druhý bod dnešního jednání. Jako druhý bod?

Dobře.